Za druhé, v rozpočtové kapitole 335, Ministerstvo zdravotnictví, se zvyšují výdaje tak, že se zvyšuje specifický ukazatel Výdaje zvaný Výzkum a vývoj ve zdravotnictví o 400 milionů korun.

Produkty výzkumu a vývoje, ke kterým by mělo směřovat toto financování, by měly být snadno použitelné v praxi, neboť Česká republika potřebuje rychle posílit soběstačnost i v oblasti zdravotnictví. Dle mého druhého návrhu se za prvé v rozpočtové kapitole 398, Všeobecná pokladní správa, snižují výdaje tak, že se snižuje specifický ukazatel Výdaje zvaný Vládní rozpočtová rezerva, a to o částku 70 milionů korun. Za druhé v rozpočtové kapitole 335, Ministerstvo zdravotnictví, se zvyšují výdaje tak, že se zvyšuje specifický ukazatel Výdaje zvaný Výdaje na státní správu v objemu prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platy za provedenou práci krajských hygienických stanic, a to o částku 70 milionů korun.

Podrobné odůvodnění je součástí těchto sněmovních dokumentů. Prosím o podporu těchto návrhů a děkuji vám za pozornost. Děkuji pěkně. Další vystoupí pan poslanec Vondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Já jsem tady už vedl debatu s panem ministrem financí Stanjurou, když jsme novelizovali rozpočet na rok 2022, a to téma bylo pořád stejné, a to je nedostatečné platové ohodnocení zaměstnanců soudů a státních zastupitelství. Byla nám přislíbena nějaká náprava. Myslím, že se to podařilo tak z padesáti procent, protože co mám informaci, ten příspěvek nebo to opatření, kterým se to řeší, pokrylo 47 % toho, co bylo slíbeno. To znamená, že se navýší tarify o 10 % v této oblasti, a my jsme tady byli za situace, kdy představitelé justice mluvili o možném kolapsu, o naprosto katastrofické situaci, o ohrožení vůbec fungování soudů.

Rozdíl mezi uvedenými hodnotami je v současné době přibližně 7 000 korun.

Pokud by tedy vláda chtěla uvedenému příslibu dostát, měla by každý rok zvyšovat platy zaměstnanců u soudů o přibližně 6,5 %.

V částce jsou již zahrnuty i zákonné odvody včetně odvodů do FKSP. Zaměstnanci soudů a státních zastupitelství jsou dlouhodobě platově podhodnoceni, což má neblahé dopady na konkurenceschopnost justičních organizačních složek na trhu práce a zamezuje zajištění kvalitního personálu pro výkon soudnictví v České republice. Ve výsledku také dochází k odchodu kvalitních dlouholetých pracovníků z justice do jiných oblastí veřejné správy, přičemž k zajištění kvalitní a adekvátní náhrady je v současné rozpočtové situaci soudů a státních zastupitelství v podstatě nemožné.

Děkuji vám za pozornost. Další v pořadí v podrobné rozpravě vystoupí paní poslankyně Šafránková, připraví se paní místopředsedkyně Dostálová. Děkuji vám za slovo, pane místopředsedo.

Navýšení výdajů v rozpočtové položce Dávky pomoci v hmotné nouzi meziročně o více než 80 % považuji za naprosto nesprávné a neodůvodněné.

Uvědomme si rovněž, že jde zčásti o výdaje na sociální dávky, které bývají nejčastěji zneužívány osobami, které se dlouhodobě vyhýbají práci, ačkoliv pracovat mohou. Takovému zneužívání sociálních dávek jsem se pokoušela již dvakrát zabránit právě rozsáhlou novelou zákona o pomoci v hmotné nouzi, která byla ovšem opakovaně, naposledy letos, vládními poslanci odmítnuta. V takové situaci dramaticky zvyšovat objem prostředků určených na tyto dávky nepovažuji za příliš rozumné a odpovědné.